Já vám dávám za pravdu, že ano, v předchozích letech, kdy se projednával rozpočet, mnohdy třetí čtení suplovalo druhé čtení. Já jsem zde ocitoval pouze aktuální úpravu jednacího řádu. Oceňuji vstřícnost opozice, každopádně v tento moment se nechci zapojovat do diskuse, protože řídím Sněmovnu.

Pardon, omlouvám se, přehlédl jsem faktickou poznámku pana poslance Skopečka. Děkuji pěkně. Já chci přímo zareagovat na svého předřečníka, který ve svém vystoupení kritizoval současnou vládu, že to rozpočtové provizorium nestálo za to, abychom v uvozovkách snižovali deficit o malou částku nebo že ty úspory jsou podle něj tak nízké, že to nestálo za to. Já bych chtěl připomenout, že ten schodek se snižuje o 25 % oproti původnímu návrhu.

Jsem přesvědčen, že i kolega Nacher si určitě dneska všiml nových dat o inflaci, která ukazují, že únorová inflace překročila 11 %. Jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen, že za tuto inflaci může dominantně velmi uvolněná měnová a velmi uvolněná fiskální rozpočtová politika z dílny hnutí ANO, kterou jsme tu v posledních letech měli a která přifukovala i tak vysokou inflaci, kterou jsme v České republice zdědili. A pokud si nepřiznáme tady v Poslanecké sněmovně, že inflace se nezbavíme ve chvíli, kdy měnová politika, ale i fiskální i rozpočtová politika začne být mnohem odpovědnější, že ten mejdan skončil, tak si lžeme sami sobě, ale lžeme především občanům České republiky.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jenom krátce reakce na svého ctěného kolegu pana Skopečka. Myslím, že teď už každý vidí, že to absolutně neplatí.

Jasně se teď ukázalo dodatečně, že ta inflace je tažená z velké části mezinárodní situací, která začala covidem a pokračuje tím konfliktem.

Prosím.

V zásadě neplatí, že inflace je způsobena současnou mezinárodněpolitickou situací.

Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Jany Pastuchové.

Já bych vás opravdu poprosila, naši poslanci, naše stínová vláda vystupují ke svým pozměňovacím návrhům, které předložili, jednou.

Je to úplně stejné jako s tím eurem. Jinak ještě poznámka k tomu předchozímu.

Tak jenom aby to bylo úplně jasné. Nejsem znalec jednacího řádu a byl jsem na to upozorněn, tak to tady říkám na mikrofon.